Nechejte to na mě.

Děkuji. Můžete pokračovat. Děkuji, pane předsedající.

A teď minusy.

Třetím problémem je transformace státních lesů, ke které došlo v 90. letech, což bylo za ministra nebo za ředitele pana Olivy.

Za druhé.

Za třetí.

Dále považuji za důležité zrušení dřevěné knihy.

A během této činnosti budou mít výrazně víc času pro lepší kontrolu dřevní hmoty. Tu jsme si vytvořili my lidé.

Dámy a pánové, vzrostlé lesy, na ty si počkáme několik desítek let.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

My jsme tady i pan kolega předseda podvýboru pro lesnictví zmínil, čemu všemu jsme se věnovali.

Nicméně musím začít trošku politicky.

Na vině je podle Babiše bývalé vedení Ministerstva zemědělství, které nedostatečně komunikovalo s ostatními rezorty a nechalo situaci dojít až do současného stavu.